Já musím říct, že vaše poznámka v rámci toho, že v České poště v dozorčí radě je v tuto chvíli zástupce Sdružení místních samospráv za malé obce já jsem nezpochybňovala paní starostku a její nominaci. Já jsem pouze poukazovala na to, že do současné chvíle v České poště zástupce nechte mě prosím domluvit Sdružení místních samospráv nebyl. A víte proč? Protože Svaz měst a obcí, nebo aspoň si to myslím, tam má zástupce Františka Lukla, což je předseda Svazu měst a obcí.

A já si myslím, že problém ohledně České pošty mají jak statutární města, tak města, tak obce.

A především bych vám chtěla zdůraznit, že vy říkáte, že zastoupení těch lidí tam bylo nějaké, tak bych chtěla zdůraznit, že Ministerstvo vnitra měla sociální demokracie.

Takže já se určitě budu těšit na to, jak to bude ekonomicky v budoucnosti s Českou poštou.

Budou proplaceny prostřednictvím odměn, ale myslím si, že vy říkáte, že dáte hasičům a policistům odměny, ale myslím si, že se to úplně tak nezakládá na pravdě.

Vy určitě budete argumentovat tím, že to nedostanou všichni.

Nevím, jestli jsem ještě na něco v tuto chvíli zapomněla. Myslím si a znovu vyzývám všechny poslance v Poslanecké sněmovně: Pojďme otevřít a schválit program dnešního jednání schůze. Dotýká se přímo nás poslanců.

Děkuji vám za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Páni ministři, dámy a pánové, já jsem poslouchal projev pana ministra Rakušana. Teď nebudu řešit různé politické půtky, ale pro mě tam zazněly dvě věci.

To je chyba, nepochybně.

Jednoduchá věc. A já chápu i poslance koalice.

I tomu rozumím.

Takže pochopitelně máte právo neschválit program. A spíš bych možná využil tu možnost tuto kauzu... tímto jednoduchým prohlášením, protože nikdo s tím přece nemůže mít problém, by to bylo ukončené. Ale rozhodnutí je na vás. Děkuji. Nyní je zatím poslední přihlášený, a to pan předseda Okamura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Tak tato informace si myslím, že by tady měla zaznít, a já bych chtěl opravdu požádat zástupce hnutí STAN, zdali by vyjasnili tuto otázku.